Tak, děkuji za závěrečné slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Hlasujte každý podle svého vědomí a svědomí. Ale pravda je také, že i přesto, že se dlouze pracovalo, tak některé připomínky zapracovány nejsou.

Já sama budu hlasovat pro propuštění do druhého čtení. Tak, děkuji. Tímto jsme vyčerpali závěrečná slova a přistoupíme k hlasování o předložených návrzích.

Jako první budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Mám žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Takže já zopakuji ještě to, o čem budeme hlasovat. Já zahajuji hlasování.

Takže návrh na vrácení byl zamítnut. Budeme tedy hlasovat o dalším návrhu, který předložila paní poslankyně Jana Levová, a to je na zamítnutí předloženého návrhu.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Takže... Ano, prosím. Paní poslankyně, prosím, vystupte s přednostním právem. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že to hlasování je poměrně zajímavé v tom, že se tady řada kolegů zdržuje já mám pocit, že skutečně řada zejména kolegů z ANO je poněkud zmatená z toho, že bývalá paní ministryně říká něco, současný ministr bez důvěry říká něco. Zaplať pánbůh, tohle nám tady nepředvádíte. Ale přesto si myslím, že určitě byste si to na klubu hnutí ANO měli vyříkat. Stejně jako bychom si to chtěli vyříkat my na klubu občanských demokratů, jak budeme dále postupovat. Z tohoto důvodu navrhuji přestávku na jednání klubu občanských demokratů v délce dvaceti pěti minut. Takže rozumím tomu.